Bohužel v té době nebo po této změně se výkupy pozemků prakticky zastavily. Já sám jsem tu situaci začal sledovat právě ve východních Čechách, v mém regionu, kde se staví ta důležitá silnice R35. Už tady v této sněmovně jsme poté začali chystat další novelu. Bylo to ještě za ministra dopravy Prachaře. Novela byla odsouhlasena tady ve Sněmovně loni na konci jara a od září 2014 vstoupila v platnost. Bohužel je potřeba férově říci a přiznat, že ta konstrukce nebyla ideální. A právě tento obrat, možnost toho intervalu až 16krát, se ukázala jako problematická, protože především ŘSD nabízelo majitelům pozemků, ať soukromníkům, nebo obcím, většinou pevně 8násobek, který byl vydiskutován, ale pochopitelně majitelé se snažili bojovat o víc a začaly se řešit výjimky atd. atd. Takže jsme se rozhodli a dohodli připravit novou novelu formou poslaneckého návrhu, která v tuto chvíli je před vámi.

Opravdu ještě jednou jim za to chci poděkovat a velmi si vážím, že k té dohodě došlo, protože to není až tak obvyklé a časté při projednávání našich zákonů.

Takže žádný konflikt by tam neměl být a věřím, že nebude ani tady ve Sněmovně. Děkuji za pozornost. I já děkuji, pane poslanče. A poprosím kolegy... Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předem mého vystoupení bych chtěl poděkovat panu předkladateli, že byl jako obvykle stručný.

To znamená, praxe s tou předcházející novelou je promítnuta právě do této novely současné. Návrh vychází z principu sjednocení postupů u pozemních komunikací ve vlastnictví státu, tedy dálnic a silnic první třídy. V oblasti konstrukce kupní ceny v návrhu nedochází ke změnám v základních principech v zákonu obsažených, tj. navýšení kupní ceny oproti ceně odhadní, ale v návrhu je obsažená změna způsobu, kterým se toto navýšení určuje. Chtěl bych ještě říct, že navrhovaná právní úprava odstraňuje problémy, na něž naráží majetkoprávní příprava staveb dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu.

Chtěl bych říct, že předkladatelé navrhují projednat tento zákon již v prvním čtení... Já vnímám ten hluk ve sněmovně. Takže počkáme...

Já děkuji. Eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Laudáta a poté pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jenom tady připomenu. My jsme si na hospodářském výboru...

Ale sami víte tu mediální kampaň, jak teprve teď se začnou stavět dálnice.

Já jenom podotýkám, že ve stejném duchu tu klíčovou část, tzn. že to musí být pevná částka s tím, že jsme upozorňovali se Stanjurou, že jinak se nedá vyvlastňovat, protože na vyvlastnění musíte vyčerpat všechny možnosti.

Tak propříště bych byl rád, aby i koaliční poslanci naslouchali, že část opozice to myslí s touhle zemí dobře.